Chci jenom zdvořile upozornit na to, že všechny rozpravy, které se tady na plénu vedly v případě schvalování dětských skupin, zdůrazňovaly, že se jedná o dočasné řešení, že se nejedná o nahrazení přípravy vzdělávání v rámci mateřských škol, že čekáme na skutečně materiální a personální podporu mateřských škol, kterou vláda připravuje, a z tohoto důvodu tedy volíme jako alternativu dětské skupiny. Jenom bych chtěla upozornit, že jsem se seznámila se stávajícím stavem registru vedeného na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je zde tedy evidováno 49 dětských skupin, což je poměrně málo z hlediska registrace, protože samozřejmě tím pádem zůstává řada neregistrovaných, a chci vás informovat o tom, že drtivá většina těchto dětských skupin jsou buďto takzvané firemní školky, anebo jsou to dětské skupiny při zdravotnických zařízeních, kdy samy tyto dětské skupiny deklarují, že jsou určeny pro děti od jednoho do tří let, to znamená dá se říct, že skutečně většinově to míří naopak na ještě děti mladší, nikoliv tedy děti od pěti do šesti let.

Nalézt samozřejmě absolutní shodu si troufám říct, že je takřka nemožné.

Není to úkolem ani inspekčních orgánů nikde v zahraničí. Spíš mě překvapuje, že takový námět padá.

Také bych chtěla reagovat na obavy paní poslankyně Chalánkové nebo paní poslankyně Putnové, že snad mateřské školy nebo předškolní vzdělávání má ambici nahradit výchovu rodičů. To v žádném případě. Také bych možná raději používala pro předškolní vzdělávání, ať ho zvolíme jakoukoliv formou, spíše pojem výuka, nikoliv výchova.

Víte možná lépe než já z hlediska rozprav v Poslanecké sněmovně, jak jsme na tom reálně z hlediska slaďování rodinného a pracovního života.

Chci jenom ještě říct, že jako ministryně školství se soustředím na 90 % rodičů a 90 % dětí.

Samozřejmě na to nějaký odborný názor mám. Co se týká talentované mládeže, si myslím, že vás jako poslance a poslankyně příjemně překvapím v tom, co jsme učinili nebo co činíme jako Ministerstvo školství, v rámci výborů, ale protože se nejedná o součást novely, jak byla předložena, tak se jenom dívám do vašich řad a budu samozřejmě připravena ve věcech, kde máte náměty, co v novele chybí, reagovat v rámci výborů. Naposledy řeknu, že mě poněkud zklamalo opakované hodnocení situace Univerzity Jana Amose Komenského.